Děkuji za pozornost. Děkuji, paní poslankyně. A dalším z přihlášených je pan poslanec David Pažák. Dobrý večer. Já to vezmu hodně zkráceně, protože tady hodně už padlo, a já bych se chtěl spíš víceméně asi zeptat na takové dvě tři věci asi pana ministra financí, který tady na to zůstal sám.

Tři věci. Zvýšení daně z nemovitostí.

To je druhá věc. A třetí věc se týká trošku životního prostředí.

To je další věc.

Bavme se ještě o byrokracii. Já si umím představit, že to upravíme. Problém je takový, že objem DPP je obrovský, několik desítek miliard, a naprostá většina je osvobozena od platby sociálního a zdravotního pojištění. To se samozřejmě netýká toho, co vy jste popisoval.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Tečka. Na tuto větu lákal pan premiér Fiala své voliče a jak to dopadlo?

Všichni vidíme, že česká ekonomika nevzkvétá. Ekonomika naší země nevykazuje žádné známky růstu. Klesají příjmy domácností a jejich spotřeba.

Očekávala bych, že vláda bude mít snahu zvýšit důvěru v ekonomiku. Slibujete škrtat desítky miliard dotací, které ale stát buď vůbec nemá, nebo na ně mají jejich příjemci nárok ze zákona. Jako příklad lze uvést dotace na podporované zdroje elektřiny. V konsolidačním balíčku je novela zákona o podporovaných zdrojích energie, která státu umožní podporu snížit, už se ale neříká, že by se jednalo o retroaktivní krok, který by byl okamžitě napaden u soudu nebo mezinárodních arbitráží, neboť by došlo k porušení principu ochrany již nabytých práv a porušení závazků státu.

Zatímco zvýšení DPH o dvě, respektive o šest procent většinou dodavatel promítne do ceny hned, v případě snižování sazeb to zdaleka jisté není. Potravináři mají přijít o dotace, takže si výpadek budou chtít kompenzovat. Zemědělci. Do cen potravin budou muset promítnout též zvýšené náklady práce z dohod o provedení práce, které balíček také zavádí.

Důsledky vlastních kroků pak předpokládám, že budete zase svádět na zemědělce, potravináře, řetězce. Na závěr bych chtěla říct, že postupná konsolidace veřejných financí je nepochybně důležitá, ale je k ní potřeba přistupovat především v době hospodářského růstu.